Ještě bych v té souvislosti možná uvedl jeden drobný příklad. Je to samozřejmě metafora, tak mě prosím nechytejte úplně za slovo, ale jeden z velkých rozdílů mezi policisty a vojáky je v tom, že policista svoji aktivní službu vlastně vykonává automaticky, dennodenně. Takže to má ještě tenhle aspekt. Také děkuji.

Pojďme se vrátit k tématu, které projednáváme. Nejsou to ani zakázky, není to ani řekněme mediální prezentace paní ministryně, ani jednání na výboru. V tento moment projednáváme skutečně zahraniční mise. Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.

Chtěl jsem mluvit k ministru zahraničí, ale provedl obvyklou figuru, něco nám řekl a odešel.

A současně říkají, že chtějí patřit na Západ.

To za prvé. Za druhé. Paní ministryně, výbory a Sněmovna nejsou poradní orgán, to ne, ale vláda České republiky se odpovídá Parlamentu jako celku a ministryně obrany skládá své účty na výboru pro obranu.

Provádíme normální opoziční práci. Zpochybňovat kompetenci Jany Černochové je komické. Respekt se musí odpracovat a vybojovat, nepřichází s funkcí. Já nikoho nehodnotím, jenom říkám obecné poznámky, které by měly platit pro všechny.

Tak nyní pan poslanec Milan Feranec také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den, já budu stručný. Všichni se tady zaklínáme zájmy České republiky, zájmy vojáků v misích. Tak já to jenom doplním.

Děkuji za velmi efektivní vyjádření v rámci faktické poznámky.

Rozhodně na tom jednání by měl být velký důraz kladen na to, podle důležitosti, o čem se jedná.

Nyní pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou, připraví se kolega Kováčik. Děkuji za slovo.

Ano, přidalo se za naší vlády na rozpočet Ministerstva obrany, ale v některých položkách proti vůli tehdejšího ministra financí Babiše a proti vůli vyjádřeno hlasováním na vládě tehdejšího ministra obrany. Tak abychom si to řekli proti vůli současného premiéra a proti vůli tehdejšího ministra obrany se navyšoval rozpočet na obranu, a to ještě nedostatečně, protože to navýšení mělo být vyšší. Pane předsedo, máte slovo. Paní a pánové, směrem k panu předsedovi klubu ODS a jeho poznámce o vtahování komunistů do vlády. Ta debata, co tady běží, zdaleka přece není o misích. Ta debata, co tady běží, mi připadá poněkud podivná.

A ujišťuji vás prostřednictvím předsedajícího, pane předsedo Stanjuro, že se nenecháme vtahovat ani do vlády, ani do ničeho jiného, že náš postup po volbách byl naprosto legitimní, demokraticky přijatý. A když už holt jste se nenechali a řekli jste předem, že s kým a proč nejdete do těch jednání, tak my si myslíme, že po volbách je třeba jednat o tom, jak má v této republice vypadat vláda, a vyčerpat všechny možnosti. Nic víc a nic míň jsme neudělali ani my. Vy jste to předem odmítli. Děkuji Pavlu Kováčikovi. Chtěl bych reagovat na vystoupení dvou řečníků, kteří vystoupili přede mnou, v souladu s jednacím řádem. Paní ministryně obrany řekla větu nebudu používat silná slova která není pravdivá. Nedostali, ale nám to nevadí.

Mně to přijde normální. Ještě nezačal druhý pokus, ještě nebyla jmenována druhá vláda. Pak teprve začne běžet třicetidenní lhůta pro to, aby předstoupila.

A vytváří se zdání, že je normální, že vláda nemá důvěru. Není to normální. To je jádro pudla té naší debaty.

Pokud vláda získá důvěru, hned poté se mohou zařadit body těch ostatních misí, které snesou odklad z dnešního dne, a jsme připraveni já to tady říkám za občanské demokraty že v takovém případě budeme hlasovat jednoznačně pro.